To znamená, že my se v současné době snažíme vlastně žehlit situaci, která tady vznikla po zásahu pana exministra Drábka, a vlastně tak jak byly úřady práce personálně oslabeny, tak kontrola, možnost toho opravdu se chovat úplně striktně, byla velice omezena.

My jsme přesvědčeni, že teď, poté co od srpna nabírají úřady práce dalších 600 lidí a poté co vejde v platnost novela, kterou jsme tady měli včera, která to všechno mnohem více zpřesňuje a zpřísňuje, k tomuto už docházet nebude. Děkuji vám, paní ministryně. Budete mít doplňující dotaz? Ještě padne.

Jenom krátce. My toto všechno teď kontrolujeme, ale opravdu jsme pořád ještě trochu na začátku.

Takže to se teď zvyšuje. Děkuji.

Přistoupíme k další interpelaci a tu má paní poslankyně Věra Kovářová na pana ministra vnitra Milana Chovance ve věci volebních deliktů. Máte slovo. Děkuji.

V této souvislosti se objevila myšlenka zavedení takzvaných volebních deliktů, díky nimž by bylo možné postihnout jednání, která jsou s představami o slušné a spravedlivé volební soutěži v rozporu. Tento nástroj se může jevit jako kontroverzní, nicméně současné řešení v podobě případné neplatnosti voleb, a teď nemluvím jen o volbách prezidentských, není optimální. Navíc jím nelze podchytit všechna jednání, na jejichž závadnosti panuje obecná shoda. Vážený pane ministře, jaký je váš názor na zavedení volebních deliktů do českého práva? Myslíte, že mohou představovat účinný nástroj represe vůči těm, kteří zneužívají současných měkkých pravidel? Děkuji za odpověď. Děkuji vám, paní poslankyně. Třicátý osmý v pořadí byl vylosován pan poslanec Zbyněk Stanjura ve věci interpelace na pana ministra Antonína Prachaře ve věci mýtného systému.

Pane místopředsedo, děkuji za slovo. Vážený nepřítomný pane ministře, Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra podléhá kontrole členů správní a dozorčí rady, ve které má vaše ministerstvo své zástupce.

Přesto bych se chtěl konkrétně zaměřit na to, aby byla sdělena odpověď, zda zakázka na externí právní služby byla zadána v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a zda pan ministr a členové správní a dozorčí rady za Ministerstvo vnitra považují vozový park používaný managementem Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra za přiměřený. Děkuji vám, pane poslanče. Bude vám odpovězeno písemně.

Bohužel ani teď pana poslance nevidím.

Ten svoji interpelaci stáhl.

Máte slovo. Děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, písemně nebo ústně se na mne obrátilo již několik starostů a zastupitelů ve věci nešťastného vymezení právní odpovědnosti, kterou v rámci výkonu svých funkcí nesou. Kritéria stanovená zákony považují komunální politici za vzájemně rozporná či příliš abstraktní, v důsledku čehož nemohou poskytovat jasné vodítko pro jejich činnost. Za problematickou se označuje zejména oblast nakládání s obecním majetkem. Ostatně pro její přijetí se včera vyslovil i nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, o jehož erudovanosti samozřejmě nepochybuji. Vážená paní ministryně, souhlasíte se mnou, že jde o závažný problém, který je patrně v součinnosti s resortem vnitra třeba legislativně řešit?. Jakým způsobem a především kdy? Děkuji za odpověď. Děkuji vám, paní poslankyně. Bude vám odpovězeno písemně.

Máte slovo.